Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Dále vás seznámím s omluvami členů vlády, bez funkcí, jenom budu číst jména: Andrej Babiš se omlouvá z pracovních důvodů, Lubomír Metnar se omlouvá z důvodu zahraniční cesty, Jiří Milek se omlouvá z pracovních důvodů, Jaroslava Němcová také z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Karla Šlechtová z pracovních důvodů a Dan Ťok také z pracovních důvodů. Pan poslanec Kasal hlasuje s náhradní kartou číslo 7. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem z bloku třetích čtení, to znamená bodem číslo 47. Dále bychom potom pokračovali v projednání dalších bodů podle schváleného pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny. Než budeme pokračovat dál, a budeme pokračovat těmi, kteří se přihlásili s přednostními právy, poprosím paní poslankyně a pány poslance o ztišení, o klid, abychom se mohli věnovat našemu programu a slyšeli se navzájem. S přednostním právem požádal o vystoupení pan předseda Faltýnek, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych přednesl návrh na změnu pořadu schůze a abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit v pořadu schůze na pátek 20. dubna po již pevně zařazeném bodu 26 a případných třetích čteních bod číslo 21, což je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, sněmovní tisk 87, takzvaný protikuřácký zákon. Důvodem je to, že 18. dubna projednává Ústavní soud senátní návrh na zrušení tohoto zákona. Ano, děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Hezké dopoledne.

Ano, takže zde máme dva návrhy, pokud se nikdo další z poslanců nehlásí k pořadu schůze. Není tomu tak. Budeme hlasovat o těchto návrzích v pořadí, jak byly předneseny. První hlasování povedeme o návrhu, který přednesl pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Faltýnek a týká se zařazení bodu číslo 21 na pátek 20. dubna po bodu 26, který už je pevně zařazen, a po případných třetích čteních. Předpokládám, že je všem jasné, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 51, přihlášeno 145 poslanců, pro 97, proti 27. Návrh byl přijat. Tento bod jsme pevně zařadili na pátek 20. dubna, jak bylo načteno. Druhá věc, o které budeme hlasovat, je návrh, který přednesl pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

I v tomto případě je jasné všem, o čem budeme hlasovat? Je tomu tak, můžeme zahájit hlasování.

Kdo je proti? Hlasování číslo 52, přihlášeno 149 poslanců, pro 134, proti nebyl nikdo. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu schváleného pořadu 12. schůze.